Takže to jsou věci, které dokazují, že vláda si uvědomuje bezprecedentnost toho zásahu, a byť rozpočet je velmi, velmi napjatý, tak tady určitě ty peníze, jak už jsem jednou řekl, z rozpočtové rezervy uvolníme. Zeptám se paní poslankyně, zda chce doplňující dotaz? Nyní bych poprosila paní poslankyni Ivanu Mádlovou, aby přišla přednést svoji interpelaci. Tato interpelace je na ministra práce a sociálních věcí. Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, vážená paní předsedající. Vážení členové vlády, vážený pane ministře, já bych se chtěla zastavit u vyhlášky, kterou připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu, která stanovuje zvláštní pravidla pro vytápění a dodávky teplé vody. Jedná se mi hlavně o domovy sociálních služeb čili sociální zařízení, kde poslední roky působím. Musím říct, že návrhy teplot, které jsou tam uvedené, vyvolávají velké znepokojení u zřizovatelů i u personálu. Tato vyhláška stanovuje hranici, pod kterou by teplota v jednotlivých místnostech neměla klesnout.

Já mám konkrétní dotazy. Jakou konkrétní pomoc budete garantovat seniorům, když se nebude topit vůbec nebo když se budou muset snížit teploty na tuto hranici a zcela jistě dojde k vysokému riziku podchlazení, protože u těchto seniorů je v podstatě známo, že fyziologicky dochází k vysokému riziku podchlazení?

Děkuji. Pane ministře, máte slovo. Děkuji, vážená paní předsedající.

Chci tady říci docela důležitou věc, abychom tu situaci vnímali jako situaci, kdy máme zajištěné energie pro veřejný sektor.

Zeptám se paní poslankyně, zda chce dát doplňující dotaz? Ano, chce. Paní poslankyně, máte slovo. Já bych s vámi ráda sdílela tyto radosti a doufám, že opravdu nedojde na pesimistickou variantu. Nicméně situace na energetickém trhu je vážná a myslím si, že je určitě namístě mít připravenou i pesimistickou variantu. To znamená, že třeba v lednu, v následujícím roce, budou problémy se zajištěním zdrojů na vytápění.

Oni často ten chlad necítí.

Pane ministře, máte slovo.

Děkuji, pane ministře, za dodržení času a za odpověď. Přistupujeme k další interpelaci a to je interpelace číslo 23.